Pěkné poledne.

Děkuji. Budu to brát jako návrh. A nyní se tedy dostáváme do rozpravy. Do rozpravy.

Nedal?

Tady zcela bez emocí, když se na to podíváme, tak to má dva aspekty. Jeden je ten, že dochází ke změně paradigmatu a mladí lidé nějakým jiným způsobem využívají taxislužbu, ubytování a další věci, než je třeba zvyklá starší generace.

Takže tady musím říct, že to řešení, které musí přijít, je jedno jediné, a sice tyto věci zdaňovat.

Čili stejným způsobem by se dalo jaksi potírat nelegální ubytovávání, ze kterého se neplatí žádné daně. Nedělá to. Poškozuje české hotely a další věci.

To žádné řešení není.